Děkuji.

Je zde námitka proti tomu, abychom hlasovali jedním hlasováním? Budeme tedy hlasovat jedním hlasováním. Nebo dvěma. Budeme zvlášť hlasovat o vyřazení bodu 154 a poté bychom mohli jedním hlasováním hlasovat o zařazení nových bodů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení tří nových bodů, jak navrhoval pan předseda Faltýnek. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s hlasováními pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.